Poprosím o klid v sále, abyste se již usadili na svých místech, abychom mohli důstojně pokračovat.

Omlouvá se Tomáš Hüner z důvodu zahraniční cesty, Jiří Milek z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty a Dan Ťok z důvodu zahraniční cesty. Já vás ještě jednou poprosím, abyste se opravdu už usadili na svých místech.

Navrhujeme tyto změny schváleného pořadu 7. schůze: Dnes, v úterý 6. března, jako první bod projednat bod č. 14 schváleného programu, to je sněmovní tisk 40, poslanecký návrh novely Ústavy, který byl přerušen v prvním čtení. Jako druhý bod navrhujeme projednat bod 29 schváleného pořadu, sněmovní tisk 76, poslanecká novela zákona, výstavba dopravní infrastruktury, přerušené první čtení. Dále bychom se věnovali dalším bodům dle schváleného pořadu, blok prvních čtení.

Je to mimořádná schůze. Téma: Personální změny, které provádí vláda bez důvěry. A nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně kolegové, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl zařazení nového bodu s názvem Odvolání poslance Ondráčka z funkce předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to dnes jako první bod našeho jednání, a dovolte mi, abych tento návrh v krátkosti zdůvodnil. Nejprve vyvrátím první mýtus existuje dohoda všech poslaneckých klubů, že tuto komisi povede zástupce klubu KSČM. To je mýtus, to není pravda. O tuto komisi projevili zájem sociální demokraté.

A bylo nám oznámeno, že tak prostě bude. To jednání bylo nakonec poměrně emocionálně vyhrocené. Odešel jsem a se mnou odešli někteří další předsedové klubů. Takže neříkejte tady, že jsme se na tom všichni dohodli a že to místo patří komunistické straně. Není to pravda. Dohodly se na tom pouze tři kluby. Ano, uznávám.

Za druhé. Co je pravda, že na tom samém jednání jsme se dohodli, že komisi pro práci Poslanecké sněmovny povede zástupce klubu Pirátů.

Ano, když se tři kluby, které mají 115, rozhodly, že ta komise připadne komunistům, tak jsme měli dvě možnosti my ostatní.

Že si z nás dělají legraci, když to řeknu slušně, že to nemohou myslet vážně. Minimálně ti, kteří byli na té schůzce.